Ale náš cíl by měl být, aby to nebylo o těch penězích, ale o těch lidech, a na ty tady trošičku zapomínáme v rámci velké euforie, jak ty dohody jsou dobré a jak jim musíme k těm dohodám pomoci.

Ale podívejte se, v jakých pracovněprávních vztazích jsou právě agenturní zaměstnanci. Myslíte, že to je klasický pracovní poměr, akorát že s agenturou? Mnohdy také ne. A to jsou problémy, které tady zastíráme a říkáme, ono je vlastně všechno v pořádku. To je problém, za který KSČM dlouhodobě bojuje, a nenecháme to tak. Na rovinu říkáme, že to je jedna z hlavních věcí, které budeme prosazovat, aby se udělal pořádek v těchto pracovněprávních vztazích, aby to novodobé otrokářství skončilo. Děkuji.

Jedna věc je pohled na ty samotné smlouvy a druhá věc je pohled na podporu těch lidí. A my přece nebudeme trestat ty nejchudší pracující za to, že mají tu smůlu, že mají ty nejhorší pracovní smlouvy. To je přece úplně postavené na hlavu! Ti lidé, kteří jsou první vyhození, když přijde krize, ti lidé, kteří jsou na tom nejhůř, mají tu nejhorší ochranu z hlediska pracovního práva, tak kvůli tomu ještě durch je potrestáme tím, že jim nedáme žádnou státní podporu, protože se nám nelíbí systém těch smluv. To je přece úplně na hlavu.

Souhlasím s těmi výhradami ohledně pracovních podmínek těchto lidí. Ale to přece není žádný důvod k tomu, aby nedostali žádnou státní podporu. A proto my jsme ten pozměňovací návrh dali, proto teď podporujeme tento návrh, protože přece právě tito lidé si tu podporu zaslouží. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já se chci ohradit vůči používání spojení s těmito úvazky, že jsou to novodobí otroci.

Když už mám slovo, tak si dovolím jenom připomenout, že už 7. dubna jsme tady hlasovali o tomto pozměňovacím návrhu, nebo o návrhu, který byl tehdy pozměňovacím návrhem prakticky všech opozičních stran, a měli jste všichni možnost těm lidem, kteří jsou skutečně častokrát na tomto svém příjmu závislí zcela jednoznačně, není to pro ně jenom přivýdělek, ale i pro ty, kteří jsou právě třeba invalidními důchodci a jenom si potřebují přivydělat, a neudělali jste to. Takže až teď v červenci, několik měsíců poté, se konečně k tomu dostáváme. Je to samozřejmě dobře, ale je to velká ostuda této Sněmovny, že to tak dlouho trvalo. Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Richterová, poté pan poslanec Bláha.

Umožněte vystoupení paní kolegyni. Děkuji. Právě proto, že ti dohodáři, kteří odváděli pojištění, jsou tak velká skupina, která normálně pracovala, jsme se na tom shodli vlastně celá opozice, že je škoda...

Druhá věc proč trestat ty lidi za jejich nevhodný pracovní poměr? Třetí věc. Mně se zdá, jako kdyby se bohužel tady nevědělo, že Evropská komise vlastně už vydala směrnici, která povede ke změně našeho systému dohod.

Čili ta změna stejně přijde, ale proč trestat za ten nevhodný pracovní poměr ty lidi dneska? A jenom uzavřu. Prosím vás, mně se ozvalo během dvou dnů pět set lidí, kteří měli dohody, jestli něco bude i pro ně.

Děkuji. Pan poslanec Bláha, připraví se pan poslanec Luzar. Všechno faktické. Vážené kolegyně, kolegové, ten problém je daleko složitější, než tady zaznívá. Toto všechno, ty kontexty jsou daleko hlubší a daleko širší, než o čem se bavíte.

Jsou to všechny obory, které se zabývají pohostinstvím, nabízením služeb atd.

Je to normální. A opravdu nevěřte tomu, že někdo pracuje jenom dvacet hodin, když vykazuje tuto činnost. Pracuje daleko víc.

Máme možnost změnit exekuce a nikdo to nechce. Pořád jenom děláme kosmetické úpravy. Děkuji. Pan poslanec Luzar faktická poznámka. Děkuji za slovo, já už budu velice krátký.

Proto také my připravujeme tyto návrhy. To je i odpověď k tomu, co tady zaznělo.

Jaké bude praktické vyplacení těchto dávek? Kdo se na tom bude podílet? Jak bude to potvrzení fungovat? Věřte tomu, že praxe bude velice daleko od toho, jak bude idealistická představa, že celou tuto částku dostanou tito dohodáři. A opravdu si myslíte, že jim vyplatí 100 procent?